Já jsem nedostal již možnost reagovat na proběhlou diskusi, což se přiznám, že mě překvapilo, a tak jenom řeknu, že tímto zákonem má dojít ke zjednodušení.

Děkuji.

Nevidím zájem. Také nevidím zájem.

Pan předseda Michálek se tedy hlásí s přednostním právem.

Děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Ondráček, takže panu poslanci Luzarovi nemohu dát slovo. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím reagovat.

Děkuji a nyní pan poslanec Luzar, který je řádně přihlášen v rozpravě. Prosím. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byť jsem chtěl začít svůj proslov jinými slovy, navážu na kolegu právníka a budu hovořit teď jako technik. V sále stoupá hladina hluku. Požádám vaše kolegy napříč o větší klid. Prosím, pokračujte.

Já se pokusím být technicky přesný a vysvětlit, k čemu došlo. To, co proběhlo při schvalování třetího čtení, souvisí opravdu s návrhem, který se objevil v pozměňovacích návrzích a který dle našeho názoru absolutně nesmyslně prošel

Děkuji. Prosím, pokračujte. Děkuji. To, co se stalo v rámci třetího čtení a co vyprovokovalo naši jasnou a tvrdou reakci, byla určitá snaha předkladatelů v rámci pozměňovacího návrhu dát do českého právního řádu věci, se kterými jsme zásadně nemohli souhlasit. Tak jsme i vystoupili a toto jsme obhajovali.

Ano, byl jsem to já, kdo toto prosazoval jak na jednání odborných komisí, tak na jednání hospodářského výboru, kdy jsem hovořil, že cílem by opravdu mohl být systém s velkými uvozovkami okresních úřadů, to oddělení, které jsem považoval za nešťastné, když došlo ke sloučení a přerozdělování funkcí a samospráva začala mít vliv na výkon státní správy. Vrátím se k tomu základnímu, co jsme kritizovali.

Jsou tady svědci, kteří mi můžou potvrdit, že jsme se opravdu velice pečlivě tím zabývali a jednotlivé body a paragrafy jsme probírali. To, co pro nás bylo opravdu závažné, to je to přímé osvětlení, a proto jsme také vyvolali to jednání. Výsledkem toho je, že se nám podařilo vrátit do českého právního řádu v této konkrétní věci závaznost českých státních norem. Náš dlouhodobý stranický cíl, Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě toto prosazuje, je vrátit opravdu závaznost československých a českých státních norem. Ony pro laiky v chápání jsou pouze doporučující, pokud nějaký právní předpis neurčuje jejich závaznost. Kdo se někdy zabýval technikou, vnímá, že normy mu slouží jako pomoc pro projektování, pomoc při přístupu k něčemu, ale pouze když se odkaz na tuto normu objeví v právním předpise, ať již zákoně, nebo vyhlášce, tak se stává tato norma teprve potom závaznou a je povinnost toto dodržovat.

A teď se bavme o stávajícím stavu, kdy jsou rozdílné pražské stavební právní předpisy, které o tom hovoří, a jiné stavební předpisy obecné měst a obcí, které nemají tuto výsadu Prahy, kdy jsou v rozporu tady v těchto záležitostech a posuzují ty věci trošku rozdílně. Chybí tady to metodické řízení, ale to bych se zase dostal do problémů a jednotlivostí, které už byly vysvětlovány. Pro nás i proto, že jsme hlasovali o tom i na klubu dneska dopoledne, je důležité, že se podařilo vrátit do podvědomí závaznost českých a československých státních norem.

Ale ono to také souvisí se závazností, zdůrazňuji závazností českých a československých státních norem, a pokud bychom tu politiku měli opravdu dělat důsledně, tak bych tady rád, aby všichni, kolegyně a kolegové, jedno, z které strany, si tuto myšlenku zosobnili a vzali za svou, protože kvalita je v prvém případě prosazována právě závazností těchto norem.